Děkuji. S faktickou poznámkou paní poslankyně Černochová, po ní pan poslanec Laudát. Děkuji, pane místopředsedo. Pozurážel tady Františka Laudáta, a já se Františka Laudáta musím zastat, protože na rozdíl od pana Faltýnka jsem v minulém volebním období seděla v dozorčí radě Obecního domu. Vím, jaké byly výsledky hospodaření za řízení Obecního domu panem Františkem Laudátem. Vím, jak jsme předávali Obecní dům jako dozorčí rada. Nebyl v červených číslech na rozdíl od toho, kam se posouvá teď s vašimi lidmi, které jste si v Zastupitelstvu hlavního města Prahy tam nově dosadili. Já na rozdíl od vás, pane Faltýnku prostřednictvím pana místopředsedy, pana Františka Laudáta pamatuji, jak běhal po Obecním domě v montérkách, jak tam spal, jak neměl ani hodinu, ani týden, ani den dovolené na to, aby dosáhl toho, že Obecní dům je ve stavu a vypadá tak, jak vypadá dnes! Takže já vás, pane Faltýnku, žádám prostřednictvím pana místopředsedy, abyste se tady panu Laudátovi omluvil! Pak faktické poznámky pan poslanec Benešík, pan poslanec Koubek. To říkám na rovinu, že nulová dohoda! Protože to, co tady předvádí, je velmi sprosté!

Děkuji. Pan poslanec Benešík s faktickou poznámkou. Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, zaznělo tady, že Benešík řekl, že Babiš si přihrává dotace. Já si toho nejsem vědom.

Opravdu myslel jsem to obecně.

A znovu opakuji, nikdo panu Babišovi nezakazuje podnikat.

Pan Babiš může zůstat v politice. Pan Babiš může zůstat ve svém podnikání a může dále podnikat jako úspěšný podnikatel, ale bez státních subvencí, o kterých si sám bude rozhodovat. To platí úplně pro všechny, nejenom pro pana Babiše. To je můj postoj k tomuto zákonu, a nejsem žádným velkým promotérem tohoto zákona. Děkuji. Pan poslanec Koubek, jeho faktická poznámka. Po něm pan poslanec Faltýnek a pan poslanec Blažek. Prosím, pane poslanče. K panu poslanci Faltýnkovi.

Ale upřímně, ani včera ani dneska jsem tady neviděl pana vicepremiéra Babiše. Pan poslanec Faltýnek a jeho faktická poznámka.

Neměl jsem správné informace.

Děkuji za slovo.

Vycházíte ze stále a to jsou ta slova: klid na práci, abychom měli, moc tady mluvíme, stojí to hrozně moc peněz a podobně. Parlament tu není od toho, aby tvořil zákony. To máte jenom. Vycházíte z ryze úzkého právnického pojetí, že nějaké rozdělení na nějaké moci parlament má dělat zákony, a pokud je nedělá, tak neplní svou funkci. Zrušte ale parlament, volební systém a tady je jeho úloha , tak se veškeré společenské konflikty budou řešit na ulicích.

To, že budeme vést dlouhé a dlouhé debaty, vůbec ničemu nevadí. Ale zkuste je odstranit, a budete mít barikády a revoluce.

Pokud se někdo nehlásí, tak rozpravu končím.

Prosím, pane předsedo, máte slovo. Děkuji za slovo.